Ano, určitě.

A pokud se týká trasování, mám úplně konkrétní dotaz. To znamená, chci se zeptat, jestli skutečně vyhodnocujete efektivitu trasování. To znamená, jakým způsobem je vyhodnocováno trasování v potenciálních ohniscích, ke kterým například v tuto chvíli patří hlavní město Praha.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Podle vás to lze popsat jako další způsob motivování k vakcinaci. Oni přece mají nějaký zdravotní důvod, že se nemohou očkovat, a vy je chcete nějakým způsobem donutit.

Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za slovo.

Takže očkování jednoznačně je mnohem efektivnější nástroj pro systém veřejného zdravotního pojištění než opakované testování.